Nyní má slovo pan předseda Stanjura. Prosím. Děkuji za slovo. Já jsem marně očekával vystoupení předsedy volebního výboru.

Fakt je to urážlivé.

Proč ne? Vy tam nechodíte, tak nevíte, kdo vystupuje.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem si konečně načetl to krásné usnesení.

Pokud by tohle rada nedělala, tak tam rada nemá co dělat! Doporučovat někomu, že má plnit své povinnosti tak kolego Feranče prostřednictvím pana předsedajícího, buď máte důkazy, že rada neplní své povinnosti, dejte návrh na výměnu této rady, nebo jí neukládejte věci nebo nedoporučujte věci, které má činit ze zákona. Klub sociální demokracie nepodpoří toto usnesení. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Aby náhodou nenastalo to, že kvůli schválení toho usnesení se zase zdrží projednávání těch zpráv o mnoho dalších měsíců. Takže dávám protinávrh, ať se to týká až zpráv roku 2019, a dále žádám o hlasování po bodech.

Není tomu tak. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Protinávrhem proti usnesení pana kolegy Ferance.

Já prosím o vyjasnění.

To není protinávrh.

V tom případě tedy nejdříve návrh výboru a potom toto pořadí. Je ještě nějaká nejasnost ohledně návrhu procedury?

Prosím o jednoduché zopakování procedury. Potom? Já bych raději nejdříve schválil proceduru. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Můžeme pokračovat.

Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Budeme hlasovat o návrhu usnesení výboru. Předpokládám, že faktické poznámky, které se objevují, jsou omyl. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.